A tam bych se chtěl moc přimluvit, až se to tady bude projednávat, byť ten pozměňující návrh nebyl podpořen ve výboru, tak abychom to tady přehodnotili a pokusili se napříč Potom tady mám ještě informaci k tomu, jak to vypadá v současnosti s počty migrantů ve vývoji v letech.

Z tohoto důvodu bych rád, abychom nelegální migraci věnovali velkou pozornost, protože pokud se podaří Němcům dokonalá ostraha hranice, tak jak to slibují, jak je na to v Německu tlak, a budou se nám v tisícovkách vracet migranti zpátky v rámci readmisních dohod, které my kupodivu na rozdíl od Slovenska dodržujeme, tak to nebude už tak jednoduché a nebudeme se moct spoléhat na to, že ty migranty tady zaregistrujeme, dáme jim 30 dnů na to, aby opustili republiku, a oni se někde v Evropě ztratí.

A ta situace se musí zlepšit, nebo černý Petr do budoucna zůstane u nás. On nevidí problém. On slibuje, že se všichni dohodnou, že všechno bude, že v rámci Evropy, ať na jednáních ministrů vnitra, nebo na jednáních s Tureckem, že se podaří zastavit příliv těch migrantů, ale skutečně to není tak jednoduché. Pokud se to podaří, tak to bude v horizontu mnoha měsíců, a my musíme zareagovat ihned.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovoluji také požádat o zařazení nového bodu do dnešního programu, jedná se o bod na téma Kritická situace na odděleních sociálněprávní ochrany dětí a požádám o zařazení tohoto bodu jako prvního bodu po již pevně zařazených bodech.

Současná situace je taková, že na některých odděleních chybí až 50 % pracovníků. Stavy se nedaří navýšit, protože nekonečně dlouho vyhlášená výběrová řízení na tyto pracovní pozice zůstávají mnohdy zcela bez odezvy. Tento stav samozřejmě velmi negativně působí na stávající pracovníky, kteří jsou přetíženi, a není divu, protože asi nemusím vykládat o tom, že pracovníci na OSPODech mají opravdu psychicky velmi těžkou profesi, zvlášť v době, kdy se vyskytují v rodinách velké problémy. Nepříznivá personální situace na OSPODech se ještě zhoršila zvyšováním počtu klientů, ke kterému docházelo v souvislosti s covidovou pandemií, kdy se rodiny dostávaly do velmi nestandardních situací, které musely řešit. I v současné době se počty klientů OSPODů zvyšují. Nyní je to především v souvislosti se spoustou problémů a nepříznivých sociálních situací, do kterých se rodiny dostávají díky energetické chudobě, zvyšování cen a dalších problémů. Samozřejmě, tyto krizové situace se pak logicky odráží ve fungování rodin a vyhrocování jejich problémů. Tento stav sleduje také Profesní komora SPOD, která upozornila Ministerstvo práce a sociálních věcí, že výkon sociálněprávní ochrany dětí v České republice je na některých odděleních opravdu vážně ohrožen, protože pracovníků OSPOD je dlouhodobě nedostatek, a situace se nelepší, ale právě naopak. Problémem u těchto pracovníků jsou také dlouhodobé stále faktory této profese, jako je nedůstojné společenské postavení, platové podhodnocení a profesní nejistota, která vzniká vzhledem k opakovaným změnám v otázce kvalifikačních předpokladů a plnění zvláštní odborné způsobilosti. Vzhledem k tomu, že činnost OSPOD je vlastně jedna z nejdůležitějších agend státu, neboť se týká ochrany ohrožených dětí a jejich rodin, je potřeba zajistit její stabilizaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí a potažmo i vláda se tím musí zabývat, neboť se může stát, že se můžeme dostat do situace, že tak důležitou agendu nebude mít kdo vykonávat. My jsme toto téma probírali minulý týden na výboru pro sociálních politiku a všichni poslanci, ale zároveň i zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, jsme došli k tomu, že opravdu situace je vážná a krátkodobá řešení příliš na Ministerstvu práce nejsou. Proto tedy požaduji zařazení tohoto nového bodu, a ještě jednou tedy zopakuji, je to bod s názvem Kritická situace na odděleních sociálněprávní ochrany dětí, a prosím tedy zařazení jako první bod po již pevně zařazených bodech. Děkuji. Na dnešek?

Prosím, máte slovo.

Já úplně nechápu averzi, proč bychom nemohli tady tento zákon projednat, proč se tomu tak bráníte, čeho se bojíte.

Co ještě chcete? Aby přišli jejich rodiče?